K tomu druhému bodu, i když nebyl, tak bych se zeptal: Ve všech kauzách, které kolem České pošty běží, prosím sdělte, v čem máte pochybnosti, že policie nebo státní zástupce koná špatně, aby vznikla vyšetřovací komise.

Oni něco udělali a byli obviněni.

A tam už nastupovala státní instituce, to znamená ať už státní zástupce, nebo policie, zda šetřila, anebo proč nešetří a proč státní zástupce nenařídil nebo neběželo vyšetřování, co se stalo od začátku založení Opencard, včetně obrovských nákladů, které stála. Za druhé. Proč ten, kdo dal oznámení a navrhl spolupráci, se stal obžalovaným a mám pocit, že i dokonce odsouzeným teď. Proč ti, kteří v radě tenkrát hlasovali, nebo rada nehlasovala, ona někomu přenechala práva rozhodovat o 1,5 mld.? Proč to udělala? Měla na to právo? Schválilo to zastupitelstvo? rozhodovací pravomoci někam jinam? A tam se nekonalo. Tam působila policie, tam působili nějací státní zástupci apod., teď je to u soudu. Takže tam prostě byl důvod k oprávněným pochybám a komise dospěla k závěru, že příslušná žalobkyně by měla být obviněna za svoji činnost, jestli si dobře vzpomínám. Už méně jasné mně to bylo u projektu tunelového komplexu Blanka z prostého důvodu.

Takže tam jsem věšel velký otazník, zda toto má smysl, jestli město má podezření, tak v prvé fázi má mraky úředníků, má možnosti objednat si analýzy, což asi také dělá, a prostě nejdříve ono samo by mělo si zjistit situaci, případně dát žaloby nebo trestní oznámení. Pak kdyby státní instituce nekonaly nebo konaly údajně třeba špatně, bylo by podezření nebo pochybnosti, pak by měl nastoupit parlament, ustavit vyšetřovací komisi a záležitost šetřit. V tomto případě skutečně zvažte za této situace, jestli třeba přerušíte tento bod a přijde sem, já nevím, pan ministr vnitra Chovanec za nějaký čas anebo někdo, kdo přinese informaci vlády ČR o situaci kolem zakázek v České poště, protože tak jak ji podal pan generální ředitel, tak buď běží všechno tak, že konají orgány činné v trestním řízení a ostatní je zřejmě v souladu se zákony. To je tedy informace vlády, ale na základě toho přeci, proč budeme zřizovat v tuto chvíli vyšetřovací komisi? A skutečně já se tam moc obávám toho, že tam je živá kauza, která se dotýká konkrétních dvou lidí sedících v této Sněmovně, a právě proto nevím, který píárista vám zrovna tento postup poradil, nicméně považuji to i pro vás za postup krajně nešťastný. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura a po něm pan ministr. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Nicméně je opravdu úsměvné, když se předseda koaličního klubu ptá Poslanecké sněmovny, proč byla svolána Bezpečnostní rada státu.

Možná byste si to mohli říct uvnitř koalice nebo uvnitř jedné vládní strany ty informace, které nepodléhají utajenému režimu, pochopitelně.

Když chce někdo použít tak mimořádný institut, jako je vyšetřovací komise, tak tady nejsou.

Rozhodně, říká pan předseda Faltýnek a já s ním souhlasím. Přesně v té logice věci, že ti, kteří to mohou, mají na to kompetenci, se tváří, že na to kompetenci nemají a chtějí ustavovat vyšetřovací komisi. Já bych navrhl přerušení tohoto bodu do příchodu minimálně tří členů Bezpečnostní rady státu, těch, kteří informovali veřejnost, aby nám řekli aspoň ty informace, které nepodléhají utajení, a ať nám řeknou, proč potřebují vyšetřovací komisi, proč vláda se domnívá, že nemá dostatek kompetencí a dostatek informací, aby to vyřešila, když už to řešila Bezpečnostní rada státu! To je selhání vlády. Aspoň si to myslí jeden vládní klub. Neříkám že vláda. Jeden vládní klub si to myslí, proto zřejmě požádal o svolání této schůze.

Nechci se vlády příliš zastávat, ale vláda vám, milí kolegové odpoví v momentě, kdy na ni dojde řada. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já nebudu zdržovat. Pokud máte nějaké informační zdroje zevnitř pravicových opozičních stran a domákli jste se, že hodláme nebo přemýšlíme o svolání mimořádné schůze k této problematice, tak ta schůze by se v žádném případě netýkala toho, že bychom chtěli informace z Ministerstva vnitra nebo od policie nebo od státního zástupce k těm kauzám.

A to je politikum.

Prosím o upřesnění dokdy.